Stanovisko ministra? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Děkuji.

Stanovisko pana ministra? Kdo je pro? Kdo je proti?

Zde jde o to, že zkušební komisař musí být při zkoušce ze znalosti ovládání a údržby vozidla držitelem platného průkazu komisaře v dané, tedy zkoušené, skupině vozidel.

Děkuji.

Výbor dává nedoporučující stanovisko. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování.

Děkuji. Nyní tedy H1 pana poslance Sládečka, který se dotýká tematiky a předkládá, že v případě důvodů pro...

Stanovisko? Pan ministr? Kdo je proti?

Navrhuje se zde zrušit ustanovení upřesňující aspekty bezpečné vzdálenosti. A stanovisko výboru je nedoporučující. Kdo je proti?

Zamítnuto.

Pan ministr?

Je zde doporučující stanovisko výboru.

Přijato.